Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Přicházíme tedy k bodu 14 dnešního hlasování procedury a to je pozměňovací návrh podaný k § 6 odst. 3 a jedná se o návrh A3 první bod. Stanovisko? Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokračujeme bodem 15 a to je pozměňovací návrh podaný k § 7 odst. 1 a má písmeno A3, druhý bod v tomto pozměňovacím návrhu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

Je to hlasování 92. Návrh nebyl přijat.

Začneme návrhem A3, třetím bodem tohoto návrhu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato. Stanovisko navrhovatele k A3? Kdo je proti? Je to hlasování 93. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 94. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti?

Je to hlasování 94. Návrh byl přijat. Návrh J4 se tak stal nehlasovatelným, neb je věcně totožný s návrhem I3, a můžeme přestoupit k bodu 17, což jsou pozměňovací návrhy podané k § 8 odst. 5, a začneme návrhem K4. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Návrh K2 se stává nehlasovatelným, protože je věcně totožný s K4, a můžeme přistoupit k 18. bodu hlasování a to jsou pozměňovací návrhy podané k účinnosti. Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat.

Podle mých zápisků jsme prošli veškeré pozměňovací návrhy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den.